Paní ministryně argumentuje tím, že zrušení daňového odpočtu srovná podmínky mezi občany, kteří si pořizují bydlení z vlastních prostředků. Ale přátelé, kolik takovýchto především mladých rodin je, kteří jsou vůbec schopni si pořídit vlastní bydlení z vlastních prostředků? Těch je opravdu, na rozdíl od těch, kteří využívají banku nebo stavební spořitelnu, tak těch je daleko, daleko méně.

A zrušíme mu tedy tu možnost odpočtu úroků. Takže to já opravdu vidím jako nepomoc podpory bydlení, podpory vlastnického bydlení. Ano, my bychom měli podporovat nájemní bydlení.

Ano, tam je namístě nájemní bydlení. Podporujme tedy nájemní bydlení. Ale časem se ti lidé třeba ekonomicky dostanou na takovou úroveň, že budou mít možnost si pořídit vlastnické bydlení.

A myslím si, že je to opravdu výrazná, výrazná podpora bydlení.

To už není podpora bydlení. Děkuji.

Tolik jako informace úplně základní.

Nicméně je potřeba v této věci, a obecně u daní, být konzistentní a realistický.

My musíme vnímat kontext té situace, jaký je. Já jsem se díval na historii této daně.

Stalo se tak, stalo se tak prosím pěkně, v rámci balíčku konsolidovat veřejné rozpočty jako reakce na finanční krizi.

Mimo jiné. Nebudu tady číst, abych nezdržoval, úplně všechno. Naproti tomu v této chvíli, kdy je ta finanční krize větší, čeká nás větší, tak paní ministryně a Ministerstvo financí přichází se zrušením této daně. Jinými slovy, kdyby tedy kopírovala ten stav z roku 2013 a ten recept, tak by dneska paní ministryně tady přišla s návrhem na zvýšení této daně ze 4 na 5 procent. Já bych to nepodpořil, jako jsem byl pro zrušení daně z nabytí nemovité věci v té verzi senátní už, to kolega určitě ví.

Stejně tak jako se stala v roce 2013 celá řada těch opatření.

Ale ta situace je teď, kolegyně, kolegové a vážený pane kolego, jiná.

Anebo se snižují.

No protože ta situace je ale úplně jiná. A jak říkám, my nejsme v ideálním světě. V ideálním světě by se to celé zrušilo bez jakékoliv náhrady a podobně. A to tady vůbec nemluvím k tomu se vrátím ve třetím čtení že cílem by mělo být zjednodušit ten daňový systém o ty různé výjimky, nikoliv ho komplikovat.

Děkuji za pozornost.